Já velmi děkuji, pane ministře, za tu vstřícnost.

To znamená, že narůstá i nákladnost, narůstá i nákladnost toho procesu velmi výrazně, a to samozřejmě... Pokud by konečná podoba těch předpisů byla taková, která do značné míry prodraží, velmi výrazně prodraží zdravotnické prostředky, tak se to potom odrazí v tom systému zdravotnictví, protože ty prostředky budou daleko, daleko nákladnější a budou se možná potom nakupovat nějaké levnější z Číny a podobně. Děkuji moc. Děkuji. A teď už opravdu úplně poslední interpelace...

Ano, děkuji.

Děkuji vám, milé kolegyně, milí kolegové, a končím poslední interpelaci tohoto volebního období.